Vážené kolegyně, vážení kolegové, už nebudu zdržovat dlouhým opakováním všech argumentů, proč si myslím, že tento zákon představuje zásah do svobody podnikání i jednotlivce. Řada argumentů už tady zazněla. Snad jenom připomenu ty z mého pohledu nejzásadnější. Lidé v této zemi jsou z velké většiny svéprávní, ale stejně jako hospodský ví, jaké zákazníky ve svém podniku chce, tak každý má možnost si vybrat, jestli půjde do kuřáckého, nebo nekuřáckého. Vy oběma skupinám chcete tuto možnost volby sebrat. Říkáte, že lidé nemají dost rozumu, aby si rozhodli sami, jak se svým životem budou nakládat, a že vy sami budete rozhodovat, co je pro ně nejlepší, ať se jim to líbí, nebo ne.

A ostatně je jich čím dál tím méně. Kuřáckou restauraci často hledáte dlouho a někdy i marně. Tak to tak nechte. Ale prosím, neberte lidem tu svobodu řídit se vlastním rozumem. Ano, nezpochybňuji, zákaz kouření má smysl na místech, kam jít musíte a kde nemáte na výběr, ať už jsou to třeba čekárny, soudní budovy, veřejné instituce a další a tak podobně.

Vadí mi také, a to už tady taky zaznělo, že jste podle mého názoru záměrně uvedli velkou část veřejnosti v omyl, když se tento návrh prezentuje tak, že chcete zabránit tomu, aby lidem v restauraci někdo u oběda kouřil pod nos. Věřím, že kdybyste na rovinu řekli, že jde o absolutní zákaz kouření v restauracích, barech, pivnicích, kavárnách, diskotékách a všude jinde, kde se podávají jídlo nebo nápoje, tak by to ta veřejnost možná vnímala trošku jinak. Ostatně podle průzkumu většině Čechů skutečně vadí kouř v restauracích. To je to B, které je potřeba k tomu průzkumu taky dodat. Celkově se podle autorů průzkumu ukazuje dlouhodobý trend, že většinová domácí populace není nakloněná přijímání striktních zákazů, které nedávají možnost volby. Jak věříte úsudku vlastních občanů, se už ukázalo při vašem postoji k referendu o vystoupení z Evropské unie. Vážené kolegyně, vážení kolegové, už to tady taky zaznělo. Ale vládní návrh zákona, ke kterému je více než 250 pozměňovacích návrhů, a to včetně těch, které podali sami vládní poslanci. Tak jestli se někdo precizně vyznáte v tom, jak bude ta výsledná podoba zákona vlastně vypadat, tak to se přiznávám, klobouk dolů. Spíš se obávám, že z toho zase bude paskvil a sami se pak budeme divit, co jsme to zase vlastně odhlasovali. Proto ve vší úctě navrhuji vrácení tohoto zákona do druhého čtení, kde by získal trochu stravitelnější a jasnější podobu, a prosím vás o to.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já budu mít návrh na technicky legislativní úpravu, už jsem to panu zpravodaji říkal, ale aby mohl pan zpravodaj o tom nechat hlasovat, tak je nutné, aby to tady zaznělo na mikrofon.